Takže znovu, já považuji tuhletu vrcholovou dohodu, ke které došlo mezi jednotlivými ministry a mojí milou kolegyní Klárou Dostálovou, místopředsedkyní Sněmovny, za velmi žádoucí a myslím si, že skutečně je to případ hodný k následování. Děkuju vám. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Děkuji, pane místopředsedo.

Odůvodnění já tady přečtu a pak řeknu kontext toho všeho.

Tím bude postaveno najisto, podle jaké právní úpravy je nutné navrhnout stavby a záměry.

Já to na začátku trochu uvedu.

Druhý bod nebo druhá kapitola jsou integrace orgánů státní správy pro územní plánování, což je také součástí komplexního návrhu, je to stejný princip jako u povolování.

A když jsem se díval do deklarace městských architektů, což není pouze Praha, tak jsem tam vzhledem k výše uvedenému což oni popisují na těch pěti stránkách, dostali jsme to všichni, je tam výzva a tam je vlastně něco podobného v té výzvě je omezení standardizace územních plánů na data, nikoliv na způsob grafického zobrazení.

V tomto je nutné a tady jsem pochopil, že je nějaká dohoda o spolupráci mezi Prahou a Ministerstvem pro místní rozvoj nutné vyřešit přepracování vyhlášek, které na to navazují.

To tam je. Bod číslo 6 územní plán vyjadřující veřejný zájem.

A pak bych chtěl podtrhnout tu základní věc týkající se posílení samospráv a územního plánování, říkám to tady potřetí nebo počtvrté, možná se k tomu vrátím ve třetím čtení, ale byl jsem opravdu povinován hlavním městem Prahou.